Protože mezi podáním nominací a samotnou volbou je lhůta 24 hodin, bude pokračovat a o tom bude za malou chvíli podána informace schůze Sněmovny až v dalších dnech.

A poslední informace ode mě. Chci vám oznámit také to, že volební komise jako součást svého usnesení číslo 5 pověřila tajemníka komise pana Michala Marčíka, aby od poslaneckých klubů jménem volební komise přijímal všechny nominace a následně předsedy poslaneckých klubů o všech doručených nominacích informoval. Volební komise současně souhlasila s tím, že tajemník může být přítomen ve volební místnosti v době konání tajných voleb a při zpracování výsledků těchto voleb. To je ode mě vše. Děkuji za pozornost. Děkuji vám, pane předsedo. Ptám se, má někdo k vystoupení předsedy volební komise nějaký dotaz? Nikoho nevidím, tedy končím projednávání tohoto bodu. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, protože do uplynutí zákonných lhůt nemůžeme projednávat další body, přeruším nyní jednání ustavující schůze a sejdeme se znovu 10. listopadu, ve středu, po předběžné dohodě a na základě určitých zvyklostí v 10 hodin.